Odpověď nebyla žádná. Tak já bych jenom připomněla to, čeho jsme byli svědky během tohoto a během loňského roku na příkladu migrační krize a to má vztah právě k Evropské unii a k tomu, jestli naše vláda se cítí být pod jejím tlakem, jak tvrdí pan prezident, nebo necítí být pod jejím tlakem.

Přesto na něj vláda nakonec přistoupila alespoň tím způsobem, že se nepřipojila k žalobě, kterou k evropskému soudu vzneslo Slovensko právě při prosazení těchto kvót. Letos v březnu jsem navrhla Poslanecké sněmovně, aby vzdorovala Evropské unii ve chvíli, kdy ona uzavírala dohodu s Tureckem, a nepřistoupili jsme na ten zjednodušený bezvízový styk s Tureckem. Pan předseda vlády potom odpověděl, že toto stanovisko Sněmovny pro něj zajímavé není, že se jím v podstatě ani nebude řídit.

Takže mne by zajímalo, jak tedy ten tlak ze strany Evropské unie na Českou republiku vypadá, co se vládě nelíbí a jakými způsoby tomu vzdoruje. Ani tato otázka zodpovězena nebyla. Druhý okruh otázek jsem vznesla v souvislosti se zabezpečením té čínské návštěvy v hlavním městě České republiky, kdy jsem se ptala na zvláštní roli Jaroslava Tvrdíka v přípravě celé návštěvy.

Já jsem přesvědčena, že to podobně jako komentáře, které se této věci věnovaly bylo vysoce nadstandardní angažmá ze strany pana Tvrdíka. Některé komentáře dokonce potom dokládaly na základě obchodních slibů, které tady proběhly, že největší profit z této návštěvy budou mít právě společnosti, se kterými nějakým způsobem je Jaroslav Tvrdík spojen. Pan předseda vlády ve své odpovědi na adresu Jaroslava Tvrdíka neříká nic. Dozvídám se tady, že to bylo vlastně standardní, že zapojení představitelů různých smíšených komor a nestátních subjektů do přípravy zahraničních návštěv není neobvyklou součástí přípravy těchto akcí. Na to já jsem se s odpuštěním neptala, jestli je to obvyklou, nebo neobvyklou součástí návštěv. Mě zajímalo, jak to bylo konkrétně. Jestli skutečně byla nějaká spolupráce mezi vládou a touto komorou, jestli si rozdělily úkoly, kdo byl tím hlavním styčným důstojníkem, který spolupracoval s vládou na přípravě této návštěvy, s vládou, s Hradem, s touto komorou. To by určitě bylo důležité, abychom věděli, ale z odpovědi pana premiéra to nevyplývá. Chtěla jsem vědět Prosím, abyste pokračovala, až se Sněmovna ztiší, nebo skutečně jednání přeruším. Chtěla jsem vědět, jaký je názor předsedy vlády na nasazení policie během návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky. Konkrétně jsem se ptala, jak hodnotí zásahy policie proti občanům České republiky a naopak nezasahování proti agresivním čínským demonstrantům. Ptala jsem se pana předsedy vlády cituji: